Děkuji paní poslankyni Putnové. Děkuji za slovo. Já bych chtěl navázat tady na tu výzvu, která zazněla, prostřednictvím pana předsedajícího, myslím od pana předsedy Faltýnka, abychom pracovali efektivně, abychom to zefektivnili. Začali jsme ve 14 hodin. Hodinu jsme řešili program dnešní schůze. Takže efektivita naší práce v této Sněmovně za ty dvě a půl hodiny byla velmi mizivá.

Vážené dámy a vážení pánové, já jen krátce. Tady se mluvilo o efektivitě.